Chtěl bych také říci, že není pravda, že nebyl splněn ten příslib, že paní předsedkyně Vitásková nedoslouží své funkční období. Je tam přechodné ustanovení.

Čili není pravda, že toto nebylo zajištěno. Je tam snaha, aby nebyl žádný otřes, aby to pokračovalo. Ale je tam samozřejmě snaha o to, aby na tom úřadě nebyl ten úřad monokratický, nebo sugestivněji řečeno, aby tam nebylo samoděržaví, aby tam byla rada. A je to přesně stejný model jako Český telekomunikační úřad, jehož nezávislost nikdo nezpochybňuje a který byl použit jako předloha pro tento návrh. Chtěl bych také říci, že to, že takovýto úřad v Evropě řídí pouze jediný člověk, je bez precedentu. Jsou pouze některé instituce, kde to řídí předseda spolu s místopředsedy.

To tam v žádném případě není a to se musím velmi výrazně ohradit. Opět o zpolitizovanosti Rady ERÚ. Pokud by to tak bylo, tak by bylo naprosto stejným způsobem nutno kritizovat stávající fungování Českého telekomunikačního úřadu, protože jak už jsem řekl, je to přesně stejný model. Druhá záležitost, zdražení. Přesně z tohoto důvodu, aby přechod na to jiné měření na základě příkonu, nikoliv na základě spotřeby, tak tam bude model, ve kterém, pokud by náhodou pro některou z domácností se stalo, že by měla podle nového modelu platit více, tak se to spočítá podle modelu dosavadního. To je to, co zajistí, že nikdo nebude platit více na obnovitelné zdroje. Nerozuměl jsem také poznámce, že by nebylo prioritou vlády zvyšování energetické účinnosti, snižování spotřeby. To je cíl, ke kterému se naprosto hlásíme, a je skutečně třeba dosáhnout toho, aby spotřeba energie byla nižší. To, že předpokládáme pokles spotřeby primární energie, neznamená nutně pokles spotřeby elektřiny. To, že máme problém s fotovoltaikou, jak říkal pan předseda Fiala, tak samozřejmě to je problém těch, kteří za to můžou.

Přesto je to obrovská suma, která nás musí samozřejmě nabádat k opatrnosti. Těch, kteří to zavinili, byla samozřejmě celá řada a je tady málokdo, kdo by mohl říct: kdo jsi bez viny, nechť hodí kamenem.

Primárním důvodem pro změnu energetické politiky není ani tak moc, že by si vláda vymýšlela, ale bohužel ve světě probíhá poměrně dramatický vývoj, který jenom krátce shrnu. Ať už je to ukrajinská krize. Ať už je to vývoj na evropské úrovni týkající se klimatickoenergetického balíčku. Anebo diskuse na světové úrovni.

Byl bych rád, kdyby tento zákon postoupil do projednávání ve výborech, a můj úřad je připraven na debatu, která, jak předpokládám, bude velmi zevrubná. Chtěl bych také říci, že debata o tomto zákoně vlastně už probíhá od začátku volebního období této Sněmovny, protože na začátku jsem předkládal tzv. malou novelu, která řešila některé problémy s formální úpravou financování OZE a která už vlastně rozběhla debatu i o této velké novele. Takže my už jsme asi tak v sedmém nebo osmém měsíci debat o těchto záležitostech. Že je to komplikované, je jasné, ale my jsme připraveni všechno diskutovat. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Nyní mám dvě faktické poznámky. Faktickou poznámku pana předsedy Romana Sklenáka a pan kolega Laudát si změnil svou přednostní na faktickou, ale pan kolega Sklenák... Jenom krátce. Nezlobte se na nás, vy nechtěně, možná, nebo chtěně, vaši úředníci, tady opakujete situaci, kdy byl ministrem průmyslu pan Kocourek. Přineseme něco pod pláštíkem, že transpozice EU. Najednou začala vypadávat naprosto zásadní rozhodnutí. Pak z toho byl guláš, který tady vzbudil velké emoce. A dneska to vedete úplně, nebo titíž úředníci, stejným směrem.

A strašně varuju před tím, aby se tady opakovala situace z minula. Dramatické schůzky, večeře, za hodinu už neplatilo, co jsme domluvili, na čem jsme se shodli. A samozřejmě otázka naprosto zásadní: Má se statut a podoba dnešního ČTÚ blížit stávající podobě ERÚ, nebo obráceně? Já prostě říkám, že b) je správně, a pro mě je nepřijatelné a pro nás je také nepřijatelné, aby byla jakýmkoli způsobem zpochybněna nezávislost nezávislého regulátora. Ale já varuju před tím, asi tady padne nějaký návrh na přerušení tohoto bodu, tak prosím si do pátku nebo dokdy rozmyslete, co s tím, další postup. Ale rozhodně není to, abychom my toto předělávali v hospodářském výboru. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, je zřejmé, že dnes bychom prvé čtení tohoto zákona nestihli.